42.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, pokusím se být stručný, věřím, že to oceníte v tuto hodinu.

Je to něco, co by mělo podpořit podnikatelskou iniciativu, a je to zároveň něco, to chci zdůraznit, co vyžaduje Evropská komise jako tzv. předběžnou podmínku, jež je podmínkou pro to, abychom mohli čerpat evropské dotace v dalším programovacím období. Zejména z tohoto důvodu jde o mimořádně závažný návrh. Druhá změna se týká evropských dědických osvědčení. To je v zásadě technický institut, nebo je to transpozice nařízení Evropského parlamentu a Rady, které zavádí celoevropský systém dědických osvědčení, který umožňuje lépe projednávat dědictví s přeshraničním prvkem. A konečně třetí změna se týká zase provedení nařízení Evropského parlamentu a Rady, tentokrát v oblasti ochranných opatření, a jde o to, aby ochranná opatření zavedená v jednom členském státě mohla být přeložena do situace v jiném členském státě, tzn. upravena soudem tak, aby odpovídala tomu, co je v jiném členském státě, jeli to třeba. Toto jsou tři prvky, které obsahuje předkládaný poměrně jednoduchý návrh. Zdůrazňuji znovu, je to něco, co vyžaduje Evropská komise, podmiňuje tím naše čerpání evropských dotací, a proto prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi. A nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Radka Vondráčka, aby nám představil tento návrh. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nerad bych se opakoval po panu ministrovi, všechno podstatné tady zaznělo.

Děkuji panu zpravodaji za jeho úvodní slovo a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Není tomu tak.